Chci říct, že novela obsahuje ohledně rozsahu povinností operátorů...

Prosím, pane předsedo.

Nedává vodítko pro proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní... Děkuji. I na pravé straně prosím. ... nepopisuje proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní. A prosím, nepodceňujme to.

Děkuji.

Není to formální věc.

Ne ty technické parametry samotné, to by bylo absurdní. Ale aby v tom zákoně bylo uvedeno, že jako součást té dohody a té smlouvy musí být uvedeny technické parametry. Ale ta povinnost by tam uvedena být měla. Tak si představme tu smlouvu, opravdu.

Souhlasím.